Určitě to bude závazek předložit důchodovou reformu, na kterou čekáme opravdu dlouho, opravdu ji potřebujeme. Určitě je to podpora domácích pečujících, obecně systému sociální péče, aby nám lidé opravdu mohli zůstávat co nejdéle v domácím prostředí. Propojenost sociální péče, důraz na regionalitu.

Bohužel, nevyšlo to. Ve vašem vládním prohlášení opět vše čteme, ale v naprosto nekonkrétní podobě.

To už jsme viděli v minulém volebním období.

Takže se zaměřím na to, co mi v programovém prohlášení této vlády ale opravdu chybí. To nejzákladnější:

Nemáte peníze, nechcete si brát hypotéku a ani vlastně nevíte, jak budete žít po dobu rekonstrukce. Budete navazovat na práci komise pro důchody? Mohou lidé počítat s tím, že se věk odchodu do důchodu nezvýší?

Všechna. A takto bych mohla pokračovat k dalším bodům. Nejasnosti v politice zaměstnanosti, spolupráce státu, místních samospráv ve vztahu k sociálně potřebným, reforma sociálních dávek.

Nevidím o tom ani zmínku v programovém prohlášení vlády. Zastavilo se to všechno.

Bude nás v Libereckém kraji sedm.

A pořád jsem přemýšlela o tom, proč tady v těch řadách nebude sedět.

Děkuji za pozornost.